Já si myslím, že na těch billboardech nebo tam, kde jste to avizovali v těch dokumentech, tak jste si tam měli především napsat: zajistíme pro sebe důstojný život a svoje platy ochráníme, protože to především s tím, co teď děláte, tak to přesně souhlasí. Děkuji vám.

Děkuji, pane místopředsedo.

Takže to je tady k té věci. Proboha chcete už omezit i vystupování poslanců?

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ráda zareagovala na to, co tady říkal pan místopředseda Skopeček, co se týkalo toho, že za osm let vlastně v oblasti sociální politiky se nic neudělalo.

To samé se týkalo příspěvků pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Čtyři roky poté, co jsem nastoupila na ministerstvo, jsme všechny tyhle věci upravovali, zvedali a zvedaly se také další čtyři roky. Děkuji.

Tak prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já jsem na tu Legislativní radu vlády chodila a jsou tam místopředsedové. Konkrétně v tomto případě je tam pan profesor Gerloch, který je vynikající kapacita, pak je tam doktor Kněžínek, který to léta vedl, léta vedl, takže má velké zkušenosti, a pan doktor Vedral, opět léta vedl, když nebyl přítomen jeho ministr. Takže není pravda, že by nemohl sedět tady. Může sedět tady, protože tam jsou fundovaní lidé, kteří tu Legislativní radu vlády uřídí.

Takže oni sami vyslovili velké pochybnosti o tom, co v současné době děláte. Prosím vás, nechte už toho pana Babiše být. On tady seděl včera celou dobu, odcházel, mám pocit, něco kolem dvanácté hodiny. Myslím si, že poslanci vaší pětikoalice nevydrželi takovou dobu, jako on vydržel sedět tady. Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Balaštíková s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Kukla. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Prosím vás, tady jsme byli svědkem toho, jak když se vytrhnou věci z kontextu, jak se s tím dá manipulovat.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já jsem původně nechtěl reagoval, ale tato debata mě k tomu donutila. Jenom aby tady nezapadlo, proč vlastně tady třetí den sedíme.

Ti lidi berou násobky méně, možná desetinásobky méně než vy tady sedíte. Vy říkáte, že chcete lidem pomáhat. A podívejme se, co jsme tady za ten rok udělali nebo s čím jste nás přehlasovali. Zrušili jste EET, zavedli jste neomezený počet politických náměstků, navýšili jste si počet ministrů, zastropovali jste energie, které vůbec lidem nepomáhají, přidali jste si sami sobě tím, že jste zablokovali náš návrh na zmrazení platů. No a co dál říkáte? Říkáte, že zrušíte příspěvek na stavební spoření, navýšíte odvody živnostníkům, že jste udělali Deštník proti drahotě, který lidem pomáhá. Já vám dám takovou politickou radu.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ten bod se jmenuje Posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 392 ve zkráceném jednání a myslím si, že ta diskuse se má vést k tomu, proč nejsou naplněny tyto podmínky, či jsou naplněny tyto podmínky. A já vás mám většinou rád a nebudu se snižovat na nějakou úroveň osobních napadání, nemá to žádný smysl.